Já vás teď poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Leo Luzara a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této 11. schůze? Jestliže tomu tak není, já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno v tuto chvíli 142 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 11. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Leo Luzara a paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. V tuto chvíli jsme se vypořádali s náležitostmi schůze a eviduji čtyři přihlášky s přednostním právem. Jako první se přihlásil předseda poslaneckého klubu hnutí ANO pan Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

V případě přednesení návrhu, aby schůze nebo její část byla neveřejná, je nutno rozlišovat mezi prostou neveřejnou schůzí a neveřejnou schůzí, na které se mají projednávat utajované informace.

Podklady pro neveřejné jednání Sněmovny se poslancům doručují a písemné návrhy se předkládají pouze v listinné podobě § 120e jednacího řádu.

V případě, že řečník, člen vlády nebo poslanec, chce hovořit o utajovaných informacích je nutné to předem oznámit včetně stupně utajení informace. Předsedající následně přeruší schůzi na nezbytně nutnou dobu pro poradu s bezpečnostním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pane místopředsedo, mám tady další čtyři přednostní práva. Já bych... Protinávrh. V tom případě... samozřejmě. Já bych měl protinávrh, a to, aby byla neveřejná pouze ta část schůze, kdy budeme projednávat ty neveřejné skutečnosti. To znamená, ten bod pořadu. Já tomu návrhu rozumím. My v tuto chvilku nemáme rozpravu. Nemáme otevřený bod. Jsou možná pouze přednostní práva. Pan místopředseda navrhuje, aby tato přednostní práva proběhla veřejně. A pak, až po zahájení bodu... Takže máme tu v tuto chvíli dva procedurální návrhy, o kterých budeme hlasovat. Ale budeme hlasovat podle pořadí, v jakém ty návrhy zazněly. Je to protinávrh. Budeme hlasovat jako první protinávrh pana kolegy Pikala. Hlasujeme o tom, že schůze bude neveřejná od okamžiku otevření bodu. Ano.